Podle této normy byl předpis řádně oznámen. Komisí je zasílán technický předpis ve formě návrhu, to znamená ve stavu, kdy v něm ještě mohou být provedeny podstatné změny. Pokud Komise nebo členské státy doručí k návrhu technického předpisu připomínky, ve kterých požadují, aby text návrhu byl pozměněn, taková změna musí být možná. Vzhledem k tomu, že každý stát má jiná pravidla pro legislativní proces, není přesně určeno, kdy má být návrh zaslán Komisi, a toto je ponecháno na uvážení jednotlivých států.

Tento zákon v ustanovení § 7 odst. 3 stanoví, že technický předpis nebo technický dokument nesmí být předložen ke schválení nebo schválen před uplynutím lhůty pro podání připomínek stanovené vládou, s tím, že doba pozastavení prací na přípravě technického předpisu nebo technického dokumentu, během níž má dojít k rozhodnutí o schválení nebo o přípravě harmonizačního předpisu Evropského společenství, může být prodloužena za podmínek stanovených vládou.

Podle tohoto nařízení při zpracování návrhu technických předpisů a technických dokumentů předají Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví návrh ve stadiu, kdy v něm mohou být ještě provedeny podstatné změny, nejméně ve lhůtě 100 dnů před plánovaným datem prodloužení návrhu ke schválení. Pokud byl tedy návrh novely notifikován dne 25. dubna 2014, pak je nutno od tohoto dne počítat minimální lhůtu 100 dnů, ve které není možno předložit návrh do schvalovacího procesu, to je do prvního čtení. Opačným postupem by došlo, jak je správně uvedeno v prvních dvou dopisech Ministerstva financí, nejen k porušení výše uvedených vnitrostátních předpisů, ale i k porušení mezinárodních závazků vyplývajících pro Českou republiku z členství v Evropské unii. Česká republika by se tak vystavila nebezpečí zahájení řízení o porušení evropského práva před Soudním dvorem Evropské unie. Z výše uvedeného vyplývá, že poté, co je návrh notifikován, zpravidla ve stadiu po ukončení vnějšího připomínkového řízení, musí být jeho další projednání zastaveno, resp. nesmí být předkladatelem předložen Poslanecké sněmovně ke schválení.

Uvedená povinnost se proto nepochybně vztahuje již na první čtení návrhu zákona v Poslanecké sněmovně, které znamená první projednávání návrhu v plánu Poslanecké sněmovny a ve své podstatě představuje zahájení schvalovacího procesu v rámci Parlamentu České republiky.

Důvodně tak lze pravděpodobně očekávat, že Evropská komise uplatní k notifikovanému předpisu závažné připomínky, a bylo by tedy možná krajně nezodpovědné vystavit Českou republiku hrozbě mezinárodního soudního řízení před Soudním dvorem Evropské unie.

Nedodržení této povinnosti vystavuje Českou republiku riziku zahájení řízení o porušení smluv u Soudního dvora Evropské unie. Z tohoto důvodu byl tento sněmovní tisk na návrh grémia Poslanecké sněmovny z programu minulé červnové schůze vyřazen. Je nutné vážené členy Poslanecké sněmovny upozornit, že do dnešního dne není notifikační proces, o kterém jsem teď hovořil, oficiálně ukončen.

Dle mého názoru by bylo správné předložit návrh na přerušení tohoto bodu do doby ukončení notifikačního procesu. Nicméně na základě doporučení vedení našeho koaličního poslaneckého klubu to dělat nebudu, abych vyjádřil dobrou vůli a nebyl předkladatelem obviňován, že chci tento poslaneckoministerský návrh nějak brzdit.

Tato nekoncepčnost spočívá zejména ve skutečnosti, že regulace největšího segmentu sázkových her, to je provozování technických herních zařízení, podléhá dvojjedinému regulačnímu rámci, neboť kromě právních norem s celostátní působností se na něj vztahují i podzákonné právní normy, které má právo vydat každá jednotlivá obec v rámci České republiky, a správní orgány s celostátní působností pak mají povinnost aplikovat několik stovek Řešíme jeden vážný právní problém, který tady budeme muset rozhodnout pravděpodobně za chvíli.

Tak mi dovolte zopakovat svoji myšlenku. Tato nekoncepčnost spočívá zejména ve skutečnosti, že regulace největšího segmentu sázkových her, to je provozování technických herních zařízení, podléhá dvojjedinému regulačnímu rámci, neboť kromě právních norem s celostátní působností se na něj vztahují i podzákonné právní normy, které má právo vydat každá jednotlivá obec v rámci České republiky a správní orgány s celostátní působností pak mají povinnost aplikovat několik stovek odlišných a často velmi složitě aplikovatelných právních předpisů. Současně je však nutné poznamenat, že předložený návrh, ač sledující legitimní, pro mne velice sympatický cíl, kolego, obsahuje řadu problematických diskutabilních míst.